Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

Děkuji za slovo.

Nyní tedy vyzývám, protože nemám žádné faktické ani přednostní práva, takže požádám o vystoupení poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě než zahájím své vystoupení, tak bych si technicky postěžoval na řízení schůze prostřednictvím pana místopředsedy Fialy, který místo toho, aby umožnil vystoupení prvnímu elektronicky přihlášenému poslanci, kterým jsem byl já, aniž by v té době byla nějaká přednostní práva, ani nepočkal, než naskočí na elektronické tabuli řečníci, dal zbrkle slovo kolegovi Juříčkovi, a tím vlastně nezákonně oddálil mé vystoupení o několik hodin.

Ano, paní kolegyně Procházková, máte ve Sněmovně poslední dva roky koaliční většinu, my vás v některých věcech podporujeme.

Ale to opět záleží na nějaké vůli. Jinak bych chtěl říct, ještě než začnu, že tady registruji značnou snahu o zdržování tohoto projednávání, a to zejména ze strany TOP 09.

Dnes opět vidím četné technické připomínky, poznámky členů klubu TOP 09.

Ale nyní mi dovolte, abych vystoupil se svým řádným vystoupením.

V samotném úvodu bych rád z tohoto místa zareagoval na účelově šířenou fámu, která se v poslední době šíří veřejným prostorem, a to že levicoví politici, nebo dokonce i sám prezident republiky chtějí ukrást Českou televizi občanům, tedy celé široké veřejnosti, a zničit tak prý baštu svobody v České televizi, jak například velice komicky vykřikuje do mediálního éteru člen Rady České televize pan Dostál.

Možná ale Českou televizi chtějí opanovat, nebo ještě přesněji řečeno zachovat si ji ke svému prospěchu úplně jiné subjekty.

Tedy při adresné a objektivní kritice z řad poslanců se tedy nejedná o žádné mocenské přebírání České televize, to bych chtěl opět zdůraznit. Sněmovna každoročně kontroluje ze zákona jak zprávu o činnosti, tak zprávu o hospodaření České televize. A prosím pěkně, tato kontrolní činnost rozhodně neznamená jednou za rok, že tyto předkládané zprávy, tak jak tu sedíme, všichni odmáváme, a to jenom tak pro nic za nic.

, kladné stanovisko Sněmovny při hlasování zajistit.

Osobně se nedivím, že se pan Dvořák o své křeslo bál, protože například člen Rady České televize pan Radek Mezuláník na jednání volebního výboru tehdy prohlásil, že čísla uvedená v závěrečné zprávě vůbec neodpovídají skutečnosti.

Jak by si takovou kontrolu veřejnost mohla dělat sama, vždyť přece od toho si volí své zástupce?

Dále musím na tomto místě znovu zdůraznit, jestli někdo touží po privatizaci České televize či změně její veřejnoprávní formy, tak u nás komunistů podporu také rozhodně také hledat nemůže. Jinak dodám další zveřejněný názor pana bývalého ředitele Mathé, a tím je fakt, který může vnést i do tohoto projednávání více jasna. Zaznělo tehdy od něj, že s památnou televizní revolucí, která byla pokusem jisté skupiny nejen politicky uchopit televizi, ale především se udržet u zdrojů peněz, se smysl, struktura a hlavně jakýsi nepsaný morální kredit média veřejné služby bohužel zbouraly. Smutné konstatování znalého člověka.